Jedná se o dotační program, který má pro tento rok k dispozici prostředky 1,4 miliard korun.

Děkuji za pozornost, považovala jsem za vhodné dát k diskusi k veterinárnímu zákonu i tento rozměr. Děkuji, paní poslankyně.

Snad jsem to správně pochopila z této omluvy. A nyní vystoupí pan poslanec Michal Kučera. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající, za slovo.

Zmínil bych dvě věci, které považuji za velmi důležité, respektive tři.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji pěkné dopoledne. Prosím, pan zpravodaj. Máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Monitoring je skutečně nastaven. Nevidím žádný důvod, proč by jakýmkoliv způsobem mělo docházet k jakýmkoliv změnám.

My jsme o tom diskutovali i na schůzce, která se týkala primární Centrální evidence psů. Je to tak, že každý pokus musí být schválen. Máme tady ústřední komisi na ochranu zvířat.

To, že by došlo k nějakým excesům, je velmi málo pravděpodobné. Státní veterinární vzor je prováděn. To znamená, i u těch zvířat, u kterých se jednalo, to znamená, proč by neměla být čipována zvířata, která jsou třeba v zařízeních Ministerstva vnitra nebo obrany, dává smysl. Ona označována jsou, jenom nebudou čipována, protože by tam zase musel chodit soukromý veterinární lékař, což je v zásadě vyloučeno.

Já vám děkuji. A ptám se, zda pan navrhovatel nebo pan zpravodaj v této chvíli, chcete závěrečná slova? Není tomu tak. V tom případě zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňující a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být odůvodněny. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Navrhuje, aby výkon státního veterinárního dozoru byl nově umožněn i osobám, které nejsou úředními veterinárními lékaři, respektive veterinárními inspektory, a to za předpokladu, že tyto osoby budou mít vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském programu v oboru oblasti ochrany zvířat a pohody zvířat.